Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, Ivan Adamec zahraniční cesta, František Adámek zahraniční cesta, Markéta Adamová osobní důvody, Karel Andrle Sylor z rodinných důvodů, Hana Aulická Jírovcová ze zdravotních důvodů, Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, Zuzka Bebarová Rujbrová od 12 hodin z osobních důvodů, Alexander Černý z pracovních důvodů, Jan Farský z důvodu zahraniční cesty, Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, Milada Halíková z pracovních důvodů, Olga Havlová ze zdravotních důvodů, Jaroslava Jermanová z pracovních důvodů, Petr Kořenek ze zdravotních důvodů, Josef Kott z pracovních důvodů, Jaroslav Lobkowicz z důvodu zahraniční cesty, Nina Nováková pracovní důvody, Igor Nykl zdravotní důvody, Miroslav Opálka zdravotní důvody, Jana Pastuchová zdravotní důvody, Stanislav Pfléger do 11 hodin z pracovních důvodů, Anna Putnová osobní důvody, Karel Rais pracovní důvody, Miloslava Rutová pracovní důvody, Adam Rykala osobní důvody, Karel Schwarzenberg pracovní důvody, Zuzana Šánová zdravotní důvody, Karel Tureček bez udání důvodu, Ladislav Velebný osobní důvody, Rostislav Vyzula rodinné důvody, Jan Zahradník z důvodu zahraniční cesty, Jiří Zemánek zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvají: do 10 hodin Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, Milan Chovanec z důvodu zahraniční cesty, Marian Jurečka pracovní důvody, Jan Mládek zahraniční cesta, Svatopluk Němeček pracovní důvody, Dan Ťok pracovní důvody, Kateřina Valachová pracovní důvody a Lubomír Zaorálek od 10 hodin z důvodu účasti na Mnichovské bezpečnostní konferenci.